Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že k pokulhávající digitalizaci fotoarchivu České tiskové kanceláře zde již proběhla docela prozatím podrobná debata, omezím se na stručnou zprávu ke zprávě o hospodaření a činnosti České tiskové kanceláře, kterou volební výbor projednal na 9. schůzi dne 4. září 2018.

Takže jsme přijali usnesení, které vám přečtu v podrobné rozpravě. Děkuji zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Otevírám rozpravu podrobnou. Pan zpravodaj přednese návrh usnesení.